Je otázka je to opravdu promyšlený krok?

Je to promyšlená hospodářská politika tohoto státu?

Nebo je to příliš složité a do toho se této vládě úplně nechce? Píšete o legislativě pro zjednodušení stavebního řízení. O tom, že chcete zrychlit dopravní stavby. Co jste dělali ty čtyři roky, kdy vaši ministři... Ano, v naší koaliční vládě. Ale vaši ministři měli Ministerstvo dopravy, Ministerstvo pro místní rozvoj, kde tato ministerstva jsou klíčová za tuto legislativu. Co dělá Ministerstvo dopravy, aby to bylo profesionálně, kvalitně legislativně uděláno včetně mezirezortního připomínkového řízení.

Tehdy jste tento návrh odmítli a nepodpořili. Jak máme tomu věřit, že to myslíte vážně? Premiér zde hovořil o veřejných zakázkách.

Proč to nebylo uděláno třeba v rámci takzvaného NEN na Ministerstvu pro místní rozvoj? Vždyť jste to mohli realizovat.

Poslední bod, který tady je v kategorii dopravní infrastruktura. Je to takový oblíbený bodík, který často zmiňuje i pan prezident, a dnes ho neopomněl zmínit.

Neslyšel jsem nikdy z jejich úst, že by řekli: my tento projekt ve spolupráci s vámi budeme podporovat. Ano, mluví se o splavnění části Odry na severní Moravě. Ale proč vyhazujete peníze nás daňových poplatníků za další a další studie jen pro naplnění kratochvíle a libovůle Miloše Zemana? A to neřekli.

Je to na papíře.

Zůstaly tyto plány jenom v nějaké v naprosto minimalistické verzi a vláda to přijala. Dvakrát k tomu dají nižší instance Ministerstva životního prostředí negativní stanovisko. Až na nejvyšší úrovni se to na stanovisku najednou změní.

To je opět, to je rozpor mezi tím, co píšete tady a co ve své praxi vaší vlády děláte! Bylo tady zmiňováno několikrát kulturní dědictví.

Zajímavé, paradoxní. Pro mne a pro KDUČSL je důležité, a to v tomto dokumentu prakticky skoro chybí vyjádření podpory rodiny. Nejenom infrastruktura, finance a technické nástroje, ale i rodina v době, kdy tento národ vymírá, kdy porodnost nedosahuje ani čísla dvě, je důležitým základním prvkem do budoucna. O tom tam nemáte skoro vůbec nic. Ale vyjádření hodnotově toho, že rodina je něco, na čem tuto společnost chceme stavět, to tam naprosto, naprosto chybí. Chybí mně tam také samozřejmě větší důraz na to, aby se řeklo: chceme podporovat a pomáhat těm, kteří si sami pomoci nemohou, kteří naši pomoc potřebují. My jsme tady měli před zhruba 14 dny návrh, který oceňoval daleko vyšší mírou ženy, které jsou v důchodu a které mají prokazatelně výrazně nižší průměrné důchody.

Smetli jste tyto návrhy, které tady byly, které mohly pomoci velké části našich spoluobčanů. Je důležité také podporovat vyšší úroveň školství.

O tom, co je to etika, etická výchova.

Tito si naši podporu zaslouží. Ti pracují na výchově budoucí generace, na předávání hodnot našim dětem. A je pro mne jako pro člena KDUČSL velice důležité, abychom také podporovali a dostáli svým závazkům, které máme vůči zahraničním partnerům. Nejsme nekritická a slepě hledící opozice.